Hezké dobré poledne, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové.

Ptám se, kdo další se hlásí do otevřené rozpravy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si načíst k tisku 412 legislativně technickou úpravu, která zní takto: Za prvé, v § 14 písm.